V případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji prodloužení lhůt o 20 dní. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dvě poznámky. Jedna k vystoupení paní vicepremiérky.

Na druhou stranu si myslím, že v některých případech je dobré si nechat volnější ruce, například pokud bude možnost nějaké investice do nějaké oblasti, která přinese dlouhodobý zisk a která bude strategická.

Naprosto souhlasím, takové volnější manažerské řízení, jako je možné ve firmách, by určitě bylo dobré, říct, tady máte objem prostředků, který si myslíme, že by byl dobrý na to, aby se zprocesovala ta funkce, a vy si už řeknete, jestli si najdete jednoho výkonného za vyšší plat, nebo méně. Ale obávám se, že ve veřejné správě to není úplně technicky možné.

Je namístě bavit se o tom, jak dosáhnout třeba nějakých úspor. Nicméně za lepší cestu než tuto, kterou navrhuje paní ministryně, bych považoval například to, že tabulkové platy budou pouze zákonné minimum a vedoucí bude moct upravit strukturu odměn na pracovišti tak, aby lépe odpovídala pracovní náplni. Myslím si, že ve chvíli, kdy tady děláme nějakou systémovou změnu, která jde přesně proti tomuto, tak jsem na to chtěl upozornit. Jsem si vědom toho, že to samozřejmě má další legislativní souvislosti. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Ale já bych chtěl pouze jednu věc, a to podpořit v podstatě to, co říkal pan kolega Bělobrádek.

Ale omezovat použití přebytku pouze a jen na snížení státního dluhu si myslím, že není správné. Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A ještě než vám udělím slovo, požádám opět sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než jsou rozpočtová pravidla, tak zásadně v předsálí, paní kolegyně, páni kolegové. Ještě chvilku počkáme. Jenom stručnou reakci na vystoupení pana poslance Bělobrádka i pana poslance Votavy.

Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se z místa nehlásí. Ptám se na závěrečná slova. Děkuji za slovo. Pane poslanče, to už se dva roky děje.

Chtěla bych, aby toto pravidlo bylo jednou provždy v rozpočtových pravidlech a vázalo prostě všechny budoucí ministry, pokud by se samozřejmě ta úprava nezměnila. A ta úprava je postavena tak... spousta těch návrhů, které jste tady přednesl, není možných. Máme zákon o státní službě. S tím souvisí zákon o odměňování. Určitě by to ani neprošlo.

Takže takové legislativní změny vidím jako nereálné. Člověk, který vám to řekl, vám to neřekl prostě přesně.

To není možné obsadit prostě někým nekvalifikovaným. A toto je tlak na resorty. Oni to nemusí obsadit do těch dvou měsíců. Samozřejmě. Nebudeme trestat někoho, že je dlouhodobě nemocen nebo na mateřské. Prostě budeme vázat.

Je to prostě jakási úspora, po které voláte, slyším to tady při každém jednání o rozpočtu. A nechci se o tom hádat každý rok při sestavování rozpočtu. Takže není to v celém objemu. A je to motivace, protože byly resorty v minulosti...